Ten zákon je samozřejmě velmi dobře propracovaný, je do detailů, prakticky řeší všechny záležitosti ekologického hospodaření. A když se teď zamyslím nad těmi rozměry toho ekologického zemědělství, tak z hlediska prakticky České republiky, z hlediska obhospodařování půdy zemědělství samo o sobě, ekologické zemědělství, zemědělci v režimu ekologického hospodaření obhospodařují zhruba 15 % zemědělské půdy.

Tuším, že zaujímáme druhé místo, Česká republika, v rámci Evropské unie, takže české zemědělství je z hlediska prvovýroby jedno z nejekologičtějších zemědělství v Evropské unie. Je to paradox.

A to je tady trochu problém.

A já vážně apeluji na všechny, když máme tak výbornou legislativu, legislativu v tom ekologickém zemědělství, abychom se nad tím zamysleli.

Děkuji za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné poledne. Eviduji jednu faktickou poznámku paní poslankyně Margity Balaštíkové a poté přednostní právo pana ministra. Prosím, máte slovo.

On mně řekl, že dotázal, nicméně mu nebylo odpovězeno.

Ti to chudáci pak zachraňují a jsou na tom biti. Ale je pravdou, a s tím souhlasím, co řekl můj předřečník, že opravdu se i ti, kteří nakonec v ekologickém zemědělství jsou a jsou ti poctiví zemědělci, tak se na to zlobí, protože opravdu tady dáváme peníze tam, kde bychom si měli říct: nejsme dobrým hospodářem, tam ty peníze nepatří, protože se nám žádné nevrátí a jsou jenom rozebrány nazmar. Děkuji za pozornost. A já vám děkuji za dodržení času. A nyní tedy vystoupí pan ministr s přednostním právem. Děkuji za slovo. Já jenom věcně.

To neznamená, že pokud to nemá tu nálepku, že to není bio.

Děkuji, pane ministře. Nyní faktická poznámka pana poslance Karla Turečka. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Protože pak já nechápu tu logiku.

To mi jako zrovna trochu mozek nebere. Takže je to námět do diskuse do budoucna. A říkám, legislativa je kvalitní, propracovaná, ale v praxi nám to asi zřejmě trochu skřípe, když se tady bavíme o těch číslech.